Takže skutečně bych si netroufl tvrdit, že ten stav je optimální.

Každopádně zpátky k tomu sněmovnímu tisku. On má dvě části, které jsou obě velmi důležité.

My máme za to, že v krizi je namístě, aby měla národní banka možnost nějakým způsobem zasáhnout a podpořit ekonomiku.

Stejně tak vidíme některé instrumenty jako rizikové, především možnost nakupovat korporátní dluhopisy a akcie.

Samozřejmě v tuto chvíli máme poměrně velkou důvěru v národní banku, která funguje jako profesionální instituce.

Ale za prvé nemáme žádnou garanci, že to tak bude dlouhodobě. Za druhé tam prostě není žádná kontrola a žádné mantinely. Z toho důvodu navrhujeme kompromisní řešení, a to časové omezení těchto pravomocí. Navrhujeme prodloužení o další dva roky oproti stávajícímu stavu. Také vznikne lepší prostor pro to, ty aktuální pravomoci vyhodnotit. Takže tohle je řešení, které navrhujeme v této oblasti. Dále navrhujeme posílení transparentnosti národní banky jako takové. My si myslíme, že provozní část národní banky by měla normálně spadat pod registr smluv.

Na závěr mám ještě dotaz na pana guvernéra, když tu je, a týká se to také velmi úzce činnosti národní banky. My jsme zvažovali, že to podáme i jako pozměňovací návrh, ale asi si počkáme nejprve na jeho vyjádření.

Struktura portfolia je taková, aby minimalizovala riziko národní banky, pokud to chápu správně. Tak jsem se chtěl zeptat, zda národní banka zvažovala i alternativu, že by alespoň třeba část těchto prostředků využívala takovým způsobem, aby naopak přinášely nějaký výnos.

A tohle je třeba věc, která by k tomu řešení mohla přispět.

Děkuji za pozornost.

Já na pana kolegu Ferjenčíka, který na začátku svého vystoupení polemizoval s něčím, co já jsem tady ale neřekl.

Druhá věc. Problém jsou vysoké ceny bytů, ale ten nevyřešíme touto kompetencí pro centrální banku a regulací poptávky.

To jsem tady řekl.